Děkuji za slovo.

Pane zpravodaji, prosím, zvažte to. Zvažte to prostřednictvím pana předsedajícího. Děkuji. Děkuji, pane místopředsedo.

Já vám také děkuji.